Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo.

Tohle jsou informace, které mám z terénu.

Takovéhle mám informace ze záchranky, což zase není systémové řešení.

Děkuji za pozornost.

Dobrý den, děkuji.

A také bych chtěl říct, že samozřejmě ty kapacity jsou nějakým způsobem dány tím, co máte k dispozici. Dle mého názoru není úplně šťastné, že záchranka jezdí a dělá odběry.

Prostě ty kapacity nejsou. A musíme si uvědomit, že my máme v kraji 11 odběrových center. Ale máme jeden základní problém.

Takže on ten problém skutečně není vůbec triviální.

Proto jsme chtěli k třicátému tu strategii testování, která tady s tím počítá. Lokální výskyt na Karvinsku nebo v Karviné přece není žádná novinka. Pak se ty kapacity navýšily, pak se udělalo cvičení plošného testování. A jestli v regionu nejsme schopni otestovat v několika dnech 8 tisíc zaměstnanců nějakých dolů, tak podle mě to tedy zásadní problém je.